Připomínám, že stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 652/1.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, protože už od posledního projednávání uplynulo poměrně hodně času, tak mi dovolte, abych vám krátce připomněla, o čem náš návrh novely o hmotné nouzi je. Jedná se o soubor sedmi změn, který by měl odstranit či minimalizovat zneužívání dávek pomoci v hmotné nouzi, posílit kontrolní kompetence pracovníků úřadu práce a taktéž umožnit opravdu citelně sankcionovat ty osoby, které systém pomoci v hmotné nouzi zneužívají. Návrh byl podrobně konzultován na úrovni úřadu práce a sociálních odborů úřadu místní veřejné správy.

Současné legislativní nastavení v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi umožňuje v mnoha ohledech účelové až podvodné jednání příjemců těchto dávek a žadatelů o ně. A teď k samotnému obsahu návrhu naší novely. Navrhujeme, aby mezi povinnosti podmiňující nárok na žádost na dávky pomoci v hmotné nouzi přibyla i povinnost rodičů řádně zajistit docházku jejich dětí do posledního ročníku mateřské školy, což je mnohdy zásadní opatření ve smyslu socializace těchto dětí a jejich integrace do společnosti ve směru přípravy na zvládnutí základní školy. Chceme také umožnit úřadu práce vyřadit z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi ty osoby, které porušily během jejich pobírání režim práce neschopného a režim dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu. Nynější právní úprava neumožňuje ty osoby, které opakovaně porušily pravidla režimu práce neschopného, vyřadit z okruhu osob majících právo čerpat dávky pomoci v hmotné nouzi.

Navrhujeme také zrychlit a zjednodušit proceduru vyloučení určitých osob z okruhu příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi nebo z okruhu tzv. společně posuzovaných osob, jestliže neplní podmínky pro tyto osoby zákonem stanovené.

Stejně tak naše novela zavádí zpřísnění procedury odejmutí či snížení dávky pomoci v hmotné nouzi, resp. zamítnutí žádosti o takovou dávku, jestliže příjemce dávky nebo žadatel o ni nedá orgánu pomoci v hmotné nouzi souhlas se vstupem do obydlí a znemožní provedení sociálního šetření v místě směřujícího k ověření skutečností rozhodných pro vznik nároku na příslušnou dávku.

Jde také o osoby, které nejsou v evidenci úřadu práce, protože z ní byly vyloučeny pro neplnění či porušení některých povinností.

Dámy a pánové, my se rozhodně nebráníme další diskusi např. ve výboru pro sociální politiku a rozhodně se nebráníme i další spolupráci s vámi, takže vás prosím o podporu a propuštění do dalšího čtení.